Všechny okolní státy ve střední Evropě tímto způsobem postupují. Zde musí veškerá ideologie a filozofie stranou a musí ustoupit národním zájmům, které jsou tvořeny zejména zájmy českých občanů, českých živnostníků, podnikatelů a českých firem. Potom požadujeme zrušení oné solární daně k tomu došlo, poplatku za obnovitelné zdroje, které musí každý odběratel elektřiny platit kvůli příslušné směrnici Evropské unie a které dělají z provozování takzvaných fotovoltaických elektráren byznys snů, kde veškerá rizika a ztráty nese stát a daňoví poplatníci a veškerý profit shrábnou soukromé subjekty. A samozřejmě jde i o snížení DPH u energií, elektřiny a zemního plynu. Jsme snad poslední stát v Evropě, který to neudělal. A přestaňme vybírat další speciální daně daň z elektřiny, daň ze zemního plynu, což jsou opět záležitosti, které nám nařizuje právo a slyšíte dobře nařizuje právo Evropské unie.

Tak co se divíte, že se dostáváme do takové situace, ve které dneska jsme? Ale hlavně, neexistují objektivní a racionální zdůvodnění pro soudobý šílený nárůst cen energií, tedy kromě politiky Evropské unie a politiky české vlády, jak trefně podotkl v jednom ze svých posledních rozhovorů energetický expert Ivan Noveský.

To je naprostá hanebnost a naprosto likvidační trend.

Bude to pro nás všechny lepší. Děkuji vám za pozornost.

Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane ministře, já jsem bedlivě poslouchal, co říkal pan ministr.

Samozřejmě, mohu k tomu říct, že je to zase pozdě, protože na to upozorňujeme od prosince, tvrdíme, že v dané době nemá být poplatek za obnovitelné zdroje, minimálně že se měl o rok, o dva posunout, ale dobrá zpráva je, že jak firmy, tak domácnosti toho budou ušetřeny.

Stejně tak je dobrá zpráva to, že podpoříme ten návrh, jak už zde padlo, nikoliv proto, že bychom se domnívali, že je geniální, ale proto, že nám popravdě řečeno nic jiného nezbývá, a v dané chvíli je lepší, aby vláda měla alespoň nějaký manévrovací prostor, než kdyby neměla vůbec nic.

Já chápu, že jste v koalici, takže se chováte korektně, ale znám vás a vím, jak to ve vás musí vřít.

Já se zaměřím na zásadní věci a tady už končí cokoliv pozitivního, co bych k tomu chtěl říci. Je to pozdě, je to zásadně pozdě. To, co se dneska předkládá v rámci tarifu, zde mělo být někdy v březnu, možná v dubnu. Podívejme se, co dělaly jednotlivé země. Jednotlivé země dělaly různé mixy této podpory, někdo začal dokonce zastropovávat.